Bohužel pravidlem obchodní inspekce, která přichází, je, když přijde na kontrolu, tak nezjistí jeden přestupek, ale zjistí třeba dva tři přestupky a zahájí společné správní řízení.

Děkuji. Pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Je to pozměňovací návrh, který se týká trhu s českými potravinami. Celý tento pozměňovací návrh zdůvodnila už v obecné rozpravě moje kolegyně Monika Jarošová, a samozřejmě kdo by se chtěl ještě podrobně seznámit s tímto pozměňovacím návrhem, tak důvodová zpráva je přiložena k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě nikdo nemá. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli rozhodovat hlasováním, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.